Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje, aby se zpravodajem pro prvé čtení tohoto tisku stal pan poslanec Zdeněk Ondráček. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím nového zpravodaje, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo.

Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Feri. Děkuji za slovo.

Své vystoupení avizoval ještě pan poslanec Farský. Děkuji za slovo. Navrhuji tedy přerušení tisku 551 do doby ukončení legislativního procesu sněmovního tisku 657. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.